Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně.

Týká se to zejména majitelů zemědělské půdy, kdy část těchto pozemků spadá do kategorie ostatní plocha, kterou nelze žádným způsobem využívat. Často se ale jedná o plochy, které přispívají k pestrosti krajiny, slouží k zadržování vody v krajině nebo vytvářejí prostor pro úkryt zvěře a jiných živočichů. Jejich pozitivní role na krajinný ekosystém je tak nezpochybnitelná. Daná informace měla za cíl sjednotit postup Finanční správy, ale zbytečně a výrazně negativně dopadla na majitele půdy.

S paní ministryní jsme o tom mluvily i později, já jsem ještě ústně interpelovala. A vlastně moje pochybnosti byly pouze z toho důvodu, že se mi zdálo, že celý proces trvá velice dlouho.

Já moc poprosím paní ministryni nyní a samozřejmě vím, že mezitím došlo k tomu, že v pondělí vláda tuto předlohu již projednala, ale já už jsem toto negativní stanovisko vydala.

Ano, děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A pak máme takzvané ostatní plochy, které se zdaňují jinou sazbou na dani z nemovitých věcí, která je vyšší.

To znamená, to, co ti zemědělci, a o to tady jde hlavně, zdaňují tou vyšší sazbou. Tam se nezměnil žádný přístup ke zdaňování, ale změnilo se to, že

A tím vznikl celý problém.

To prostě možné není.

Tu právní úpravu jsme připravili. Trošku to trvalo, ono to není tak jednoduché, vydefinovat to, prodiskutovat, abychom prostě to všechno zvážili.

Takže směřuje to sem k vám, do Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Nepřeje.

Takže tuto interpelaci můžeme ukončit.

Paní poslankyně, máte slovo.

Tak o tomto návrhu nicméně musíme hlasovat. Takže já svolám poslance do jednacího sálu.

Paní poslankyně Věra Kovářová navrhuje, aby se projednání její interpelace přerušilo do přítomnosti pana premiéra, což může být i v následující schůzi pochopitelně.

Kdo je proti?

Pane poslanče, máte slovo.